Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, ve mně vystoupení paní kolegyně Balaštíkové vyvolalo také poměrně dost otázek, protože...

A co tedy budeme dělat, pokud se máme obejít bez toho plynu? Samozřejmě většinou... já jsem byl u jednoho spuštění bioplynové stanice.

A další a další problémy. Takže nemyslím si, že zrovna tímto by to bylo řešitelné. To, že vláda momentálně není kompetentní řešit tyto energetické problémy, to vidíme denně.

Děkuji. S další faktickou poznámkou je poslankyně Balaštíková. Ještě jednou dobrý den. Začnu to od konce. Nedá se tam házet páté přes deváté. V tom máte pravdu.

Co se týká kolegyně Maříkové, prostřednictvím pana předsedajícího, já vám ráda ty studie zašlu.

V žádném případě ne. Řekla jsem, že ty bioplynové stanice jsou u těch velkých zemědělských družstev.

Děkuji.

Děkuji. Další s faktickou poznámkou je poslanec Faltýnek. Děkuji za slovo. Celý život pracuji v zemědělství.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji za upozornění. Děkuji. Další je přihlášena do rozpravy poslankyně Balaštíková, Pardon. Poslankyně Pastuchová. Děkuji, pane předsedající. Já tady slyším vedle sebe, že se zákon neřeší. Nejsem odborníkem na energie, to mi věřte, ale přesto si myslím, že ten můj příspěvek sem patří. Takže mi dovolte, abych tady promluvila trošku jako záchranář, a co znamenají dopady zdražení energií na záchranné a horské služby.

Jestli mi chcete něco říct, tak až domluvím!

A současně, kdo se chce přihlásit do diskuse, může vystoupit s faktickou poznámkou.

My všichni se tu i tímto návrhem, který tu dnes projednáváme, snažíme vládě pomoci a snažíme se tu situaci řešit. Protože pokud ji nebudeme řešit my, nebudeme vám radit, tak to může mít katastrofální dopady.

Přirovnala bych to tak trochu k příběhu ze zdravotnictví.